K paní ministryni bych měla jednu určitou připomínku k tomu, co tady zmiňovala. V minulém volebním období bylo velmi běžnou praxí, a myslím si, že nejenom v minulém, ale i v těch předchozích, že pokud se ministerstvo dohodlo s nějakým poslancem nebo s předkladateli, tak bylo možné předložit poslanecký pozměňovací návrh, který ale připravilo předtím ministerstvo. Dohodlo se prostě ministerstvo na jeho znění. A tam ty své připomínky může určitě uplatnit.

Nebo budeme muset čekat, až se celé to kolečko zahájí znovu, protože je pak velmi nejisté, kdy vůbec dojde k projednání toho zákona.

Myslím, že tady nebude velký odpor k takovéto změně zákona. Nepředpokládám, že by tam byla nějaká další komplikace. Proto si myslím a podporuji to, abychom pustili zákon do dalšího čtení, nezamítali jej teď, pokud se to někdo plánujete navrhnout, ale abychom se opravdu věnovali tomu, jak nám s tím pomůže ministerstvo.

Ona je to norma, která určitě potřebuje zásadní změny, potřebuje přizpůsobit, řekněme, tomu, co se dnes na pracovním trhu řeší a jakým způsobem, protože opravdu ta doba od toho, kdy zákoník funguje, se výrazně proměnila. Ale nemyslím si, že by to byla zrovna poslanecká novela, která by měla ambici a která by vůbec měla být tím, která to bude řešit.

Já vám děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana předsedy Stanjury. Děkuji za slovo.

A k paní ministryni. To už jsem říkal v minulém volebním období, že jsou taková ta krásná slova, že vláda chápe pohnutky a záměr, ale připraví lepší, komplexnější, propracovanější návrh atd.

A říkat tady, co na konci února předloží tato vláda, je poměrně odvážné. Tak já doporučuji, abychom nedbali na zamítavé stanovisko vlády. Podpoříme to ve třetím čtení a ten politický souboj o podobu zákoníku práce si nechme k jinému sněmovnímu tisku, který se zákoníkem práce bude zabývat také. Já vám děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych za Piráty jenom chtěla říct, že samozřejmě ten věcný záměr podporujeme.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče.

Dámy a pánové, děkuji. Jsem asi první poslanec, který získal potlesk, aniž by něco řekl.

Ten návrh je podáván, stručně řečeno, pro ty, co se tím nezabývají, proto, že v momentě, kdy ten člověk, který nemá zaměstnání, tak se u něj pracuje s fikcí minimální mzdy. S fikcí výše minimální mzdy. Nejde o nic jiného. Proto to má těch sedm slov, ta změna.

Jinak vysvětlení, proč jsme to navrhovali původně v devadesátce. Mysleli jsme, že to stihneme.

Proto já i vítám iniciativu paní ministryně, která se toho chopí.

Takže já vám děkuji za podporu obého. Já vám děkuji. Nyní s přihláškou do rozpravy paní poslankyně Aulická, poté pan poslanec Hájek.

Já vám děkuji, paní poslankyně.